Také děkuji. Dovolím si podotknout, že skutečně patří k pravomocem Sněmovny požádat o prováděcí předpis, pokud je potřeba k zákonu nebo k jinému návrhu. Nemá, v tom případě nepadly žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášena do podrobné rozpravy paní poslankyně Adámková. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je to zpráva ze včerejška, velmi důležitá.

Děkuji. Já bych jenom podotkl, že ten návrh potřebuji aspoň číslem odkázat na sněmovní dokument. A nyní dám slovo panu poslanci Kaňkovskému.

Děkuji.

A pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak já v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak.